V § 2 odst. 11 dále totiž stanovilo, že výkupní ceny a zelené bonusy určené podle zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů jsou uplatňovány po celou předpokládanou dobu životnosti výroben elektřiny.

Jak dále uvádí audit společnosti BDO, tím vlastně nastala situace, kdy se zaručily tak vysoké platby, že se investice vrátila místo za 15 let už za 12 let, ale solární elektrárny budou podporu dostávat po celou dobu životnosti, tedy 20 let. Stačily k tomu v podstatě jenom dvě vyhlášky Energetického regulačního úřadu, které si zkrátka vyložily zákon tak nějak po svém. Příčinou výše uvedených pochybení je podle auditu kombinace systémového pochybení ze strany Energetického regulačního úřadu a individuálních pochybení odpovědných pracovníků. Systémová pochybení spočívají v nevytvoření vhodných interních pravidel a nezavedení dostatečných administrativních a kontrolních mechanismů, kde nesou kolektivní odpovědnost vedoucí zaměstnanci úřadu. Podle auditu docházelo také k individuálním pochybením pracovníků v procesu nastavení výkupních cen fotovoltaické energie, ale policie vždycky věc odložila a nedošetřila.

Nastavené technické a ekonomické parametry nebyly zvoleny vždycky s přihlédnutím k aktuálním podmínkám v daném odvětví. Rovněž byly identifikovány případy, kde ve výpočtu byly použity parametry v rozporu se samotnou vyhláškou a kalkulace obsahující chyby. Kontrola nebyla žádná. Zvnějšku se o to nikdo nezajímal, protože pravděpodobně významné osoby politiky, byznysu podle všeho narychlo sháněly panely a stavěly solární parky, a zevnitř úřadu kromě organizačního řádu neexistovaly další vnitřní směrnice nebo pravidla, která by upravovala proces stanovení výkupní ceny elektrické energie ze slunečního záření.

A nikdo tehdy nepožadoval žádnou radu Energetického regulačního úřadu nebo možnost tento úřad kontrolovat. Tento požadavek přichází až teď, když se situace obrátila.

A najednou nám přichází zákon, který má její činnost paralyzovat.

A já se ptám, proč je potřeba vytvořit kontrolu teď, kdy úřad funguje, a ministerstvo a ČSSD kontrolu nepožadovaly, když bývalé vedení úřadu dělalo sekyru ve výši tisíc miliard korun. Proto budu požadovat odstranění chyb ze zákona a zachování nezávislosti Energetického regulačního úřadu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Další vystoupí paní poslankyně Havlová a připraví se pan poslanec Andrle. Pardon, paní poslankyně, ještě než vám dám slovo, tak dvě omluvy.

Omlouvám se za přerušení a prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, trend nezodpovědnosti v této republice stále roste, a proto můj boj za hlídacího psa, tedy současný Energetický regulační úřad. Rozhodla jsem se opět vystoupit na jeho podporu, tentokrát se svým pozměňovacím návrhem, který by rušil zřízení takzvané rady ERÚ. Chtěla bych vás požádat o jeho zvážení bez ohledu na politické dohody, na vaše osobní preference, bez ohledu na to, co jste dosud slyšeli. Samozřejmě že můj návrh bude moci projít pouze v případě, že nebude přijat komplexní pozměňovací návrh, který obsahuje i tento můj návrh, tedy zrušit ustanovení okolo rady Energetického regulačního úřadu. Jsem poslankyně za Moravskoslezský kraj a tam v plném rozsahu můžete vidět, co znamenají vysoké ceny energií pro obyčejné lidi. V České republice jsou stovky tisíc domácností, které pobírají příspěvky na bydlení, protože vlastně nemají peníze na elektřinu, plyn nebo vodu. Energetický regulační úřad podle mého názoru za poslední 3,5 roku ukázal, že spotřebitelům dokáže pomoci a že bude tlačit na ceny dolů. Jde mu o to, že zasáhl i v oblasti obnovitelných zdrojů, že snížil regulované ceny elektřiny a plynu, že konečně pracoval ve prospěch zákazníků, tedy proti velkým firmám.

Já tady politickou shodu rozhodně necítím. Návrh z dílny Ministerstva práce a obchodu je tak špatný, že to bude znamenat rozpad úřadu.

Členové rady jsou tedy vydáni na milost a nemilost ministra průmyslu.

Ale já se tedy ptám pana ministra veřejně. Řídí předseda rady jenom radu? Podle novely totiž neřídí úřad, který neřídí ani rada, rada je totiž pouze v čele úřadu. Jde o závažný problém, zda má skutečně úřad jednu statutární osobu, která je odpovědná za chod celého úřadu. Kdo bude podepisovat prováděcí předpisy? Vyhlášky a cenová rozhodnutí musí podepsat jedna konkrétní osoba, ale novela nestanovuje, kdo by to měl být. Navíc třeba rada odhlasuje cenové rozhodnutí, se kterým dotyčná odpovědná osoba nebude souhlasit. Musí tedy takové rozhodnutí také podepsat a nést za něj odpovědnost? Jak se bude rozhodovat v případech, kdy měl dosud odpovědnost předseda úřadu? Co se stane, pokud rada neodsouhlasí například cenová rozhodnutí? Rada přijímá návrhy většinou tří hlasů, ale co když pro nějaký návrh ty tři hlasy zrovna nebudou? Kdo bude odpovědný? Co se stane? Pan ministr navrhne odvolání všech, dokud se cenové rozhodnutí neodhlasuje? Může být člen rady odvolán, když nebude poslouchat pokynů z ministerstva? Kdo bude řídit každodenní práci Energetického regulačního úřadu a jaký bude vztah rady k exekutivě úřadu?